Česká lékařská společnost J. E. Purkyně vyslovila zásadní nesouhlas s poslaneckou iniciativou na vypuštění podmínky sedmidenní hospitalizace na přiznání dávky dlouhodobého ošetřovného v projednávané novele zákona o nemocenském pojištění z odborných, administrativních a ekonomických rizik. Dlouhodobé ošetřovné by mělo být určeno výhradně pro zajištění nutné celodenní péče o pacienty se závažným onemocněním, u kterého již diagnostické a léčebné možnosti za hospitalizace již byly vyčerpány. Pro potvrzení tohoto stavu včetně posouzení dalšího vývoje vhodnosti léčby i nutnosti dlouhodobé nepřetržité ošetřovatelské péče je jistě hospitalizace nezbytnou podmínkou. Tedy v žádném případě by se nemělo jednat o běžná onemocnění, která se vyskytují v ambulantní praxi, kdy dočasná pracovní neschopnost trvá déle než jeden měsíc. Přitom je reálné riziko velké variability v rozhodování u několika tisíc lékařů, kterých se bude tato povinnost týkat, spojené s neúměrným nárůstem administrativy, kdy už v současné době jen velmi obtížně zvládají svoje administrativní povinnosti ve vztahu k Ministerstvu zdravotnictví, zdravotním pojišťovnám, Ministerstvu práce a sociálních věcí a k dalším složkám státu i různým soukromým subjektům. Na dávku bude mít nárok jakýkoli příbuzný nebo i známý při dlouhodobé pracovní neschopnosti delší než 30 dnů. Stačí si zjistit počet pracovních neschopností za rok přesahujících 30 dnů v České republice a vynásobit to náklady.

Jen se neví kdy. Takže když lékař ví, tak dotyčný dávku nedostane, a když lékaře neví, tak ano? Jistě se dá uvést podobných příkladů několik. Myslím si, že podmínka hospitalizace je nezbytná pro to, aby dlouhodobé ošetřovné mohlo být vypláceno, protože pokud by tam nebyla vazba na zdravotnictví, tak opravdu jsou tady vidíte i z těch odborných společností i určité obavy, aby nedošlo ke zneužívání. Další stanovisko, které je poměrně čerstvé, z 26. června, je stanovisko Sdružení praktických lékařů České republiky. Včera jsem měla tu čest tady hovořit s paní doktorkou Uhrovou poměrně dlouhou dobu na toto téma a toto Sdružení praktických lékařů také není úplně šťastné z této novely a já vám přečtu proč. Je škoda, že návrh nebylo umožněno připomínkovat poskytovatelům, kteří žádosti o dlouhodobé ošetřovné budou v praxi řešit. Podle našeho názoru v něm nejsou podmínky zdravotní indikace ani způsob hodnocení reálné potřeby poskytování celodenní dlouhodobé péče dostatečně specifikovány. Posuzování lékařů lůžkových oddělení i ošetřujících ambulantních lékařů, především registrujících praktických lékařů, bude nepochybně značně subjektivní, spíše se snahou vyhovět i ve sporných případech. V případě odmítnutí lze očekávat konflikty, stížnosti, tedy další neúnosnou administrativní zátěž poskytovatelů, pracovníků sociálního zabezpečení i dalších institucí. Návrh nepokládáme za příliš šťastný a dopracovaný. Za problematický pokládáme například možný souběh čerpání příspěvku na péči poskytovanou druhou osobou a zároveň čerpání dlouhodobého ošetřovného. Dle zkušeností našich lékařů s podobnými situacemi v České republice podat žádost lze zkusit vždycky i opakovaně, je riziko zneužívání velké, a odhady ekonomických dopadů do státního rozpočtu v závěrečné zprávě Zhodnocení dopadu regulace pokládáme za velmi optimistické, a to při stávajícím znění návrhu. V případě, že by došlo k odstranění podmínky předchozí hospitalizace, která do značné míry signalizuje závažný zdravotní stav, budou dopady ještě výrazně významnější, a to jak na straně poskytovatelů ambulantní péče, to znamená podstatný nárůst administrativní činnosti, mnohem vyšší variabilita v rozhodování, a tím i vyšší počet schválených žádostí, tak na straně státního rozpočtu. Zásadně tedy vypuštění podmínky hospitalizace odmítáme.

Nicméně já jsem si osobně vědoma toho, že pokud se rodina dostane do této neutěšené situace, že v podstatě nemůže svého nejbližšího umístit v blízké době do zařízení nebo zaplatit terénní ambulantní péči, že to může být určitá náhrada nefunkčnosti systému.

Děkuji paní poslankyni. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Já bych krátce reagoval vaším prostřednictvím na paní kolegyni Maxovou nijak ve zlém. Já samozřejmě chápu argumenty, které mají praktičtí lékaři.

Chci se ptát, jestli Ministerstvo práce a sociálních věcí hovořilo s Asociací nemocnic, malou, velkou, krajskou asociací nemocnic. V regionech nemáme lékaře, odcházejí nám sestry. A teď tam budeme dávat další pacienty, u kterých budeme zkoumat, jestli mají, nebo nemají nárok na tuto dávku. Já se ptám dobře, řekněme si, že prostě ta hospitalizace je nutná, ale pak se ptám, proč zrovna sedm dní.

Kdyby tento zákon tady byl předložen před půl rokem, měli jsme mnohem víc času na to prodiskutovat i ty praktické dopady.

Děkuji. Prosím, pane předsedo. Děkuji za slovo.

Děkuji. Eviduji tento návrh a po skončení podrobné rozpravy o něm dám hlasovat. Jestliže se nikdo další do obecné rozpravy nehlásí, končím tedy obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova. Paní ministryně ani paní zpravodajka nemají zájem. Zahajuji tedy podrobnou rozpravu a připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Prosím, paní poslankyně. Děkuji.